Děkuji.

Vážená paní předsedající, vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, rád bych se zde vyjádřil k několika pozměňovacím návrhům, které jsem ve druhém čtení po konzultaci s Ministerstvem dopravy načetl a které považuji za důležité, protože cílí na zlepšení dlouhodobých problémů, které v dopravě řešíme.

Musím razantně odmítnout, že by se jednalo o snahu dostat kamiony zpět na dálnice v neděli a o svátcích, jak někteří z poslanců návrh komentovali. Zdůrazňuji, že navrhovaná změna se týká pár promile všech kamionů, které u nás denně projedou. Velká část z nich využívá naše dálnice jako tranzit do okolních zemí.

Bavíme se tu o nižších stovkách kamionů z celkového počtu těch 50 000, jak jsem tady zmiňoval.

Tomu by schválení návrhů pomohlo.

Tou druhou variantou, o kterou se samozřejmě všichni pokoušejí, je stihnout dojet do cíle, to znamená i za cenu riskování, stresu a samozřejmě to vede k ohrožení všech ostatních účastníků silničního provozu. Proto chci řidičům umožnit výjimku, která by platila pouze za předpokladu, že řidič vyloží náklad v České republice a následně dojede do svého bydliště nebo sídla českého dopravce tak, aby mohli trávit například víkend s rodinou.

Policie České republiky bude stejně jako doposud kamiony na dálnicích kontrolovat. Místo vykládky i provozovna dopravce jsou jednoduše dohledatelné a opakované porušení může vyústit až k zákazu činnosti a to se nebude líbit jak samotnému řidiči, tak určitě ne ani jeho zaměstnavateli. A co si od návrhu slibuji, připomenu čtyřmi hlavními argumenty.

Nepřicházely by včas naše zásilky, které jsme si objednali.

Můžemeli českým řidičům dopřát výjimku, která jim výrazně zlepší pracovní podmínky a zároveň se nedotkne většiny ostatních účastníků provozu, měli bychom o tom minimálně vést seriózní debatu. To, že tento návrh primárně cílí na podporu řidičů, potvrzuje fakt, že jej podpořili samotní řidiči přes Odborový svaz dopravců. Nerozumím proto výrokům některých poslanců, kteří tvrdí, že návrh míří proti zájmům samotných řidičů.

Za třetí, snížení počtu kamionů v obcích a na silnici druhé a třetí třídy, kam nebudou mít důvod zbytečně sjíždět, aby si našli cestu do cíle. A do toho chci zdůraznit to, co už tady řekl pan ministr, současně s tím Ministerstvo dopravy ve spolupráci s Policií České republiky připravuje dalších 30 úseků, kde bude kamionům zakázáno předjíždět, což taktéž povede ke zmírnění velmi negativního jevu. A pokud se bavím s řidiči na našich dálnicích, nejvíc si stěžují právě na nevhodné předjíždění kamionů. Jak jsem již mnohokrát opakoval, nejedná se o samospásné řešení, ale současné situaci by to minimálně v těchto čtyřech oblastech významně pomohlo.

Ale ruku na srdce, v tuto chvíli nám na tyto alternativy prostě chybí kapacita.

Vychází z dobré praxe mnoha zemí Evropy a především reaguje na alarmující nedostatek řidičů autobusů, který může vyústit v to, že některá města a obce nebudou mít zajištěna stávající autobusová spojení. V současné době se s nedostatkem řidičů potýká drtivá většina provozovatelů městské hromadné dopravy a regionální dopravy napříč republikou, a má tak problém zajistit dopravní obslužnost na území daného města či obce. Aktuálně chybí zhruba 5 000 řidičů autobusů. To se projevuje jednak tím, že stávající řidiči bývají vytěžováni na maximum, jak umožňuje zákoník práce, ale i přesto je poměrně běžné, že slouží dvě dlouhé směny ihned po sobě, aby pokryli dopravci obslužnost, protože dopravce nemá na pokrytí všech linek koho poslat, například z důvodu onemocnění jednoho či dvou řidičů.

Za prvé, od 23 let je možné řídit vozidla těchto skupin, pokud je řidič profesně způsobilý a absolvoval vstupní školení v základním rozsahu.

Pokud absolvoval vstupní školení pouze v základním rozsahu, tak může řídit pouze vozidla linkové osobní dopravy na trase linky kratší než 50 kilometrů.